Vážené poslankyně, vážení poslanci, chci také říci, že kromě bezpečnosti, kromě situace ve veřejném sektoru zdravotnictví a školství je pro vládu také prioritou růst důchodů a celkových příjmů domácností. Opět chci poukázat na to, že tohle je filozofie, kterou držíme tři roky. Tři roky se snažíme v rámci rozpočtu. Pokud ekonomika roste, tak se snažíme, aby prostřednictvím rozpočtu byl ten růst solidární i vůči lidem.

Je to na hraně limitu, který stanovila Poslanecká sněmovna. Já bych chtěl ještě jednou poděkovat Parlamentu za to, že se podařilo změnit pravidla pro valorizaci penzí. Myslím, že je důležité, abychom si to všichni uvědomili, protože kdybychom ta pravidla pro valorizaci penzí nezměnili, a víte, že se proti tomu tehdy pravicová opozice silně stavěla, tak bychom dnes valorizaci penzí v rozsahu 308 korun vůbec nemohli udělat.

Takže naštěstí se podařilo včas změnit pravidla pro valorizaci penzí a podařilo se v rámci jednání, která nebyla jednoduchá, ve vládě dohodnout na tom, že využijeme limit, který máme ze zákona, a 308 korun na valorizaci penzí dáme. Vypadá to, že i díky hospodářskému růstu se daří snižovat deficit důchodového systému, což je myslím věc, která je také pozitivní. Takže opět pozitivní vývoj z hlediska důchodového účtu. Myslím si, že navýšení důchodů, které navrhuje naše vláda, rozhodně není žádné neuvážené rozhazování. Chceme zajistit důstojné podmínky pro život lidí v důchodovém věku. Tito lidé se často potýkají s nedostatkem finančních prostředků, s tím, aby zaplatili léky. To, z čeho mám velkou radost, je to, že se nám povedlo opět i na základě změny zákona v Parlamentu dosáhnout zvýšení příspěvku na péči o 10 %.

To znamená, poprvé jsme v situaci, kdy jsme schopni lidem se zdravotním postižením, kteří mají nárok na příspěvek na péči, tento příspěvek o 10 % valorizovat, což je významnější částka zejména u kategorie 3 a 4, u těch nejzávažnějších postižení, kde ta valorizace je už potom v řádu několika set korun. Vážené poslankyně, vážení poslanci, v návaznosti na vývoj ekonomiky, tak jak už dnes tady o něm byla řeč, očekáváme, že bude pokračovat zvyšování mezd, a tím pádem i příjmů domácností. Česká republika má v evropském srovnání velmi nízké mzdy, což se obvykle chápe v tom zjednodušeném pohledu jako konkurenční výhoda pro zahraniční investory. Rozhodně ale není v našem zájmu, aby tempo růstu mezd u nás bylo pomalejší než v západních evropských zemích a aby se mezi námi a zbytkem Evropy prohlubovaly rozdíly v příjmech. Já myslím, že rozdíl ve mzdách ukazují tabulky, které asi všichni znáte, které dokumentují, jak velké jsou rozdíly v minimálních mzdách v těch zemích, kde jsou minimální mzdy stanoveny.

My jsme země, která je velmi silně závislá na exportu, tzn. bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet zejména situace v eurozóně, která je naším hlavním obchodním partnerem. Hledáme nová exportní teritoria, ale v dnešním světě to vůbec není jednoduchá role. Takže pokládám za strašně důležité, aby vláda pokračovala v aktivní ekonomické diplomacii, abychom pomáhali našim firmám umisťovat jejich zboží a výrobky v zahraničí. Pokládám za důležité, abychom pokračovali v podpoře investic, ale chceme se zamyslet nad systémem investičních pobídek tady u nás. Já myslím, že investiční případ firmy GE Aviation, která připravuje investici tady v České republice, chce tady vyvíjet a vyrábět letecké motory, ukazuje, že náš systém investičních pobídek byl spíše postaven na podpoře klasických výroben, někteří by možná řekli montoven, tzn. standardních výrobních procesů a přenášení výrob do České republiky. Ale nejsme úplně připraveni na to z hlediska systému podpory, jak podporovat už záměry v oblasti inovace a vývoje. Ale pokud do budoucna chceme, abychom tady měli výrobu s vyšší přidanou mírou hodnoty, abychom tady měli lépe placená pracovní místa, tak je důležité, abychom také lákali investice, které na té vyšší míře přidané hodnoty budou založeny. A je myslím důležité, abychom je lákali už ve fázi, kdy se věci teprve vyvíjí a vyrábí, resp. zkoumají, tak abychom na nich jako Češi mohli participovat už v té fázi vývoje a výzkumu, nikoliv pouze v rámci výroby. To je myslím také velká výzva, před kterou naše vláda a její nástupci určitě budou stát. Když mluvím o tom, že růst není automatická věc, chci zmínit dvě nebo tři důležité priority, které jsou pro nás důležité, pokud jde o příští rok. My jsme teď teoreticky vzato ve třetím roce nové finanční perspektivy, ale první dva roky jsme nevyčerpali žádné peníze z evropského rozpočtu. Evropská komise si také v některých věcech potřebovala udělat jasno. Takže dva roky jsme nevyčerpali vůbec nic. Letošek, rok 2016, je prvním rokem, kdy začínáme reálně čerpat evropské fondy, tzn. ve třetím roce začínáme reálně čerpat. To znamená, ovlivní už reálně ekonomiku, zaměstnanost, hospodářský růst. Takže klíčová priorita zrychlit pro příští rok čerpání evropských peněz. Druhá klíčová priorita, já už jsem o ní tady zčásti mluvil rozjet připravované akce v oblasti dopravní infrastruktury.

Příští rok je rokem, kdy musíme začít stavět. To je klíčový úkol pro Ministerstvo dopravy, abychom skutečně stavět příští rok začali.